Děkuji. Jenom přečtu několik omluv.

Nyní pan předseda Jurečka, poté pan předseda Bartošek, poté pan ministr Zaorálek. Poté pan místopředseda Skopeček také přednostní právo.

Tedy v tu dobu vláda nebo představitelé sociální demokracie kritizovali vládu za zvyšování dluhu v době krize, nebo těsně pokrizové. Proto vznikla Národní rozpočtová rada a legislativní jasné orámování této rady. A mě mrzí, že tady evidentně asi členové vlády udělali tu chybu, že si nepozvali zástupce Národní rozpočtové rady na jednání vlády, že si nepřečetli stanoviska, která k tomuto legislativnímu návrhu Národní rozpočtová rada vydala. A já si dovolím tady odcitovat dva stručné odstavce z dopisu, který jsme dostali všichni jako poslanci:

Důvodem je existence hned několika institutů, které zákon obsahuje a které umožňují fiskální politice vhodně reagovat na mimořádné situace spojené s významnými ekonomickými problémy, aniž by byla jednoprocentním limitem vázána. Na prvním místě je nutné zmínit institut jednorázových a přechodných opatření, která jsou při stanovování výdajových rámců zohledňována.

Jedná se například o výdaje vzniklé na základě nouzového stavu či výdaje související s očekávaným významným zhoršením ekonomického vývoje.

Děkuji za pozornost.

To bylo rychlé. Děkuji. Ještě, pane ministře, než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid a debaty, které se netýkají bodu... Já jenom pro přesnost připomenu dvě věci. Za prvé, já jsem reagoval ve svém vystoupení na vystoupení pana poslance Bartoška. Ten nemluvil o otázkách a nebezpečích strukturálního deficitu, ale varoval před zadlužováním země, které nedopustí.

Třetí nejmenší. Itálie, která je v daleko vážnější situaci, má 180 % dluh vůči hrubému domácímu produktu. To znamená, porovnejte si ten prostor, ten polštář, který má Česká republika k fiskálním stimulům, vůči zemím, které dneska některé dávají víc, i když de facto žádný takový prostor nemají.

Děkuji za slovo.

Nicméně my ten zákon nepodpoříme z jednoho prostého argumentu. Ten hlavní argument je, že podobná pravidla rozpočtové odpovědnosti se dělají na univerzálním principu, to znamená, že nemají platit jen na období ekonomického růstu nebo dobrého ekonomického počasí.